Já vám také děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně kolegové, vážení členové vlády a členky, členky a členové vlády. Já se jenom tady krátce zmíním o jedné věci, která už tady byla okrajově řečena, a to je politika Ministerstva zemědělství, pokud se týká zadržování vody a především velkých vodních nádrží.

Tedy nejenom těch vodárenských pro pitnou vodu, ale i těch, které mohou sloužit pro další účely, to znamená třeba vodu pro zemědělce, vodu pro rekreační účely a tak dále, a tak dále. Proto mě už od začátku překvapilo programové prohlášení vlády, a bohužel v tomto případě tedy naplňováno, které podceňuje výstavbu těch velkých vodních nádrží. My jsme myslím tam hodně toho udělali.

Setrvačnost toho rozhodnutí je samozřejmě mnoho let, to se nám vrátí. Děkuju. Já vám také děkuji. Že jste, pan tedy kolega předešlý, neudělal jste úplně všechno špatně, ale musím říct, že je toho tak zoufale málo, že se těžko vzpomíná, co to vlastně bylo. Významná tržní síla. Ale děkuji aspoň za to něco.

Ale to je váš pohled. Já vám říkám, co přináší praxe. Byli jsme první, kdo s tím zatočil.

Jen tak mezi námi.

Nejsme. Tak já vám děkuji. Já v podstatě bych se chtěl pana ministra zastat.

Je trochu pro mě problém já zase odborník nejsem, jako na zemědělství. Jsem z krajského města Zlína, což je město, byť tady v Praze ho mnozí považují za venkov, ale skutečně Zlín je město. Oceňuji to, že připomínky v podstatě vás jako opozice byly z větší části odborné, to jsem to ještě takhle dokážu vnímat a oceňuji tenhle přístup. Ale vyjma jedné věci, vyjma připomínek, výroku pana mistra z léta loňského roku ohledně ceny růstu potravin. Víte, to je tak strašně velký problém, něco predikovat v této době, že si netroufá podle mě nikdo z nás, kdo je realista, predikovat, co bude za půl roku, co bude za rok, co bude za dva roky. A nikdo z nás není prorokem a nikdo z nás vlastně tehdy nevěděl, co bude. Já vám děkuji.

Bylo to za předchozí vlády. A my jednoznačně podporujeme evropské řešení, tak aby to nepoškodilo české chovatele. Já vám děkuji.

Prosím, pane ministře. Já si dovolím zareagovat na několik věcí.

Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Richard Brabec s faktickými poznámkami. Děkuju za slovo. Souhlasím s tím, co tady říkal kolega Smetana. Je to pravda, minulá Poslanecká sněmovna tady skutečně naskočila na populistické vyjadřování vlastně části společnosti.

Já jsem stále přesvědčen o tom, že to nebylo dobré řešení.

Je to názor.

A já jsem poděkoval panu ministrovi za to, že sehnal finanční prostředky na odškodnění farem, které musely vybít drůbež.